Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že můžu navázat na vystoupení svého milého a váženého kolegy pana poslance Maška, protože navážu na téma, o kterém tady poměrně dlouho hovořil.